Děkuji.

Vy jste tady na vlastní uši slyšel svého ministra financí, který říkal, že ta farma patřila jeho nezletilým dětem a jeho partnerce. Já vás žádám, poslanci, abyste po sobě nepokřikovali, a v případě, že chcete veřejně vystoupit, abyste se přihlásili do rozpravy. Doufám, že mi ty vteřiny připočtete. Prostě vám blízkým jeho blízkým osobám, abych nebyl chytán za slovo. To jste slyšel od člověka, který ještě před měsícem se díval do kamery, říkal nám, vám a celé veřejnosti, že netuší, komu ta farma patřila.

On sám se dnes usvědčil z veřejné lži, kterou veřejnosti předestřel. Vy jste to, pane premiére, neslyšel? A vy říkáte, že to musí ještě vyřešit OLAF a Policie ČR? Pane premiére, konejte! Děkuji. Děkuji za slovo. Můžou za to oni nebo oni, levá, pravá strana, my ne. Pane premiére, to, co bylo, tak bylo. Ale miliardy vyplácené solárním baronům se schvalovaly před pár měsíci. Před pár měsíci. Opravdu je potřeba vytahovat ty stenozáznamy, kdy jsme tady bojovali proti vyplácení těch miliard a kdy vy jste to schválili? Neříkejte my za to nemůžeme. Můžete! Je to vaše práce. Další v pořadí pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji. Inspiroval mě pan premiér Sobotka.

A tam se mimo jiné praví: V případě politika platí presumpce viny tak jako v civilizovaných státech. Pro jednotlivce to může být hořké, pro systém však záchovné a ozdravné. Zřejmě jsme tedy ztratili záchovný a ozdravný pud.

A co se týká krajských voleb 2012, v Českém rozhlase 15. června 2012 jistý pan Sobotka, tehdy poslanec Sněmovny, pravil: Lidé od nás očekávají, že se ke všem případným skandálům vždy postavíme jasně, bez kličkování a budeme na ně rychle reagovat vyvozením osobní odpovědnosti. Jak je vidět, tak asi zůstane pouze u slibů a oprávněných nenaplněných očekávání. No a Adam Rykala v nějaké kauze: Všemi hlasy jsme se na předsednictvu shodli na tom, že by měl opustit ČSSD. A takhle, co se týká presumpce viny z dílny a úst sociálních demokratů, bych tady mohl číst asi půl hodiny. Děkuji.

A dále od 19 hodin se omlouvá do konce jednacího dne pan ministr Jurečka z rodinných důvodů. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Řádně přihlášen je pan poslanec Štětina, připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já jsem nepodepsal svolání této schůze. A proč?

Jestliže tyto závěry dopadnou negativně pro pana ministra, tak já se domnívám, že on není sociální případ. Rozhodně těch 50 milionů vrátí na rozdíl od těch, kteří mnoho evropských dotací prošustrovali a nevrátili. Takže na druhou stranu jsem rád, že tato schůze je, protože já teď budu důsledně požadovat, aby byly v Královéhradeckém kraji zrevidovány a posouzeny případy, které jsou jednoznačné, a dokonce i Policie ČR jeden případ, to znamená digitalizace RTG pracovišť, dovedla až k soudu, ale bohužel nezávislý soud zatím jaksi rozhodl, že se nic nestalo.

Já tedy požádám auditní orgán Ministerstva financí a dám to na vědomí Ministerstvu pro místní rozvoj, aby skutečně se jednou už udělal pořádek v evropských dotacích a aby nedošlo k nějakým podobným případům. Musím říct, že když hovořil pan premiér, a my jsme se spolu už dlouho osobně nebavili, já mu musím dát za pravdu. Já jsem taky tady byl od roku 2010 a byl jsem jak členem koalice, tak členem opozice. A musím skutečně konstatovat, že tato vláda se chová úplně jinak a lépe, než se chovala vláda od roku 2010. A to nehovořím o vládě, která nastoupila v roce 2006.

S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kučera a připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče. Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom krátce zareagoval na vystoupení svého předřečníka. Já si myslím, že ten postup, jakým by měl postupovat předseda vlády a ministr financí, je celkem jasný. Pan ministr financí by měl odejít mimo politiku, očistit se a poté, co bude vše vyšetřeno, se do politiky vrátit. Takhle mluvil premiér Sobotka tehdy jako opoziční poslanec, když vyzýval koaliční ministry, aby takto učinili.

A skutečně by mně stačila odpověď ano, ne.

Chtěl bych vaši odpověď. Ano, ne. Uvědomujete si to? A má druhá otázka je: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že nesete plnou odpovědnost za to, že máte ve vládě člověka, který je podezřelý z daňových podvodů? A opět by mně stačila jednoduchá odpověď ano, ne. Vážený pane premiére, děkuji vám předem za vaše odpovědi.